Já upřesním. Nemusíte oznamovat. Ale to bylo regulérní. Ať ho někdo zapře. Pokud někdo řekne, že neexistoval... Ale já bych rád věděl, jestli existoval, a jestli existoval, tak kde je.

Faktická poznámka? Tak nejdřív faktická poznámka pana poslance Gabala. Já to nechci protahovat, kolegyně, kolegové, vládo. Já jsem jenom panu kolegovi Birkemu prostřednictvím předsedajícího chtěl říct: Zkušenost z vyšetřovací komise kauzy Opencard je, že můžete podat trestní oznámení zdůvodněné, fakticky podložené a nestačí to. Já vám děkuji. Faktickou poznámku má ještě pan předseda Faltýnek. Já se omlouvám, že jsem změnil své řádné vystoupení na faktickou poznámku, protože bych se asi nedočkal. Omlouvám se kolegovi Birkemu, já jsem vůbec nepochopil ten jeho předvolební nebo povolební projev, ale myslím si, že postupně tato komise přijde na ty věci, které se tam děly, a rozkryje i nějaké další záležitosti.

Dobře, děkuji. S přednostním právem pan ministr Chovanec. Dobré poledne, dámy a pánové. Já nevím, na které filmy se někteří kolegové z Poslanecké sněmovny dívají, ale ministr vnitra ze zákona nemůže ingerovat do živých kauz, což znamená bohužel. Žádný notýsek nemám, nevím, jestli existoval, ale předpokládám, že existovalli by, tak by orgány činné v trestním řízení použily při dokazování v kauze dotčeného pána. To znamená, v současné době vás musím zklamat, ale o žádném notýsku nic nevím. A doporučuji vám se znalostí věci, tak jak tady říkal jeden z kolegů, že nestačí mnohdy podat odůvodněné trestné oznámení. Abyste ne úplně věřili všemu, co se píše v některých novinách... V některých novinách. Já vám děkuji. A nyní neeviduji žádnou faktickou poznámku. S přednostním právem se hlásí pan ministr Prachař.

Já děkuji za pochopení, pane ministře. Vážená Sněmovno, dámy a pánové, pane místopředsedo, prosím vás, držme se tématu. Říkám to tady poprvé. Vím, že můžeme mluvit o čemkoliv a dlouho, ale začínám mít dojem, že tento bod začíná velmi silně připomínat divadelní hru Ztráta třídní knihy. Děkuji a nyní už s přednostním právem pan ministr Prachař.

Já bych k tomu chtěl říct několik málo poznámek. Nechci se k tomu vyjadřovat dál. Já si myslím, že děláme maximum pro to, abychom ten stav, který jsme převzali, nějakým způsobem posunuli dál. Za mé éry D47 rozhodovaly čtyřikrát arbitrážní soudy ve věci valorizací a zjistili jsme k našemu velkému překvapení, že část prostředků, která byla ve valorizacích zaplacena, je tzv. promlčena a není možné tyto prostředky získat zpět, byť je na ně nárok, ale promlčený. Toto bylo pro mě velkým překvapením a v těchto sporech pokračujeme dál. Dodáváme právním zástupcům, kteří byli řádně vysoutěženi, veškeré podklady a probíhá už zahájené arbitrážní řízení ve věci vad.

Tyto mosty jsou v kategorii 6. Zhotovitel říká něco jiného, nechť o tom rozhodne odborná komise. Já takovouto iniciativu jednoznačně vítám. Ať už v souvislosti s platnými rozsudky, které dneska máme, ať už s pochybnostmi, že stát předkládá veškeré důkazní materiály v čase a kvalitě právním zástupcům státu. Tato dálnice byla uvedena do provozu v roce 2008. Tuto dálnici řešila tzv. majetková komise, která byla poradním orgánem bývalých generálních ředitelů, a přitom tam byly zadávány zakázky právním kancelářím a posudky. Toto všechno jsou veřejně známé věci, které jsem už několikrát prezentoval. Proto se přimlouvám, aby

Já děkuji panu ministrovi.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Doprava je složitý rezort? Ten je hodně sofistikovaný a poměrně jednoduchý proti jiným.

Kde je český problém, to je skutečně to, že doprava vyžaduje dlouhodobou stabilitu. Já si troufám říct, že v lednu jsme byli krok před propastí, co se týká situace tohoto rezortu, a za pana Prachaře jsme ten krok udělali dopředu. Co se týká podkladů. Samozřejmě už je to nějaká doba, ale ve stavebním zákoně jsou dané jasně podstatně delší než záruční doby pro řadu věcí, kde není promlčená doba. Ty běží, ale chce to znalost stavebního zákona v zásadních věcech.

A bylo by asi zajímavé vědět já jsem tady marně volal na mimořádné schůzi po tom, aby tady padla odpověď na to, zda byly některé analýzy, které zpracovávala např. pardubická univerzita, ignorovány, či dokonce zastaveny. Jak to vlastně s tím zjišťováním toho skutečného stavu je. Pokud někdo nebyl podepsán, tak jenom proto, že paní předkladatelka říkala, že bude mít dostatek podpisů, a ti naši kolegové tady v tu chvíli nebyli, ale nějakých dvacet, nebo přes dvacet to bylo. Vyšetřovací komise je bohužel smutným vyústěním toho, že Ministerstvo dopravy se chová divně. Já si myslím, že by nebyla potřeba, pokud ministr dopravy v okamžiku, kdy paní Havlová přišla s touto iniciativou, by sem dal zprávu, jak věci běží.